Vzhledem k tomu, že dopis byl adresován nejenom na ministra vnitra, ale i policejního prezidenta a ti už zahájili šetření, tak jsem prostě apeloval v současné době na důkladné prošetření a budu žádat potom výsledky celé zprávy. To je současný stav.

Děkuji. A pan poslanec Výborný přejete si? Nepřejete si již dodatečnou otázku.

Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. Já vím, že pan ministr vnitra už dneska několikrát čelil nařčením, co se týká tzv. optimalizace sítě matričních úřadů. My všichni víme, že když se někde objeví slovo optimalizace, tak to většinou znamená jenom škrty, škrty a znovu škrty. Objevila se na tom seznamu i obec Jindřichovice pod Smrkem, kde jsem po tři období působil jako starosta, mám za sebou dvě období i jako krajský zastupitel.

Ta matrika nadstandardním způsobem vychází vstříc potřebám těch lidí.

Tak děkuji. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, pokusím se být řekněme stručný. Na stejné téma matriky už reagoval pan premiér, já už na interpelaci paní poslankyně Kovářové, ale tady se pokusím být konkrétnější, co se týče oblastí pana poslance v rámci Libereckého kraje. Optimalizace matrik, kterou jsem již uvedl v reakci na interpelaci předchozí.

Faktický dopad absence matriky je na obce i občany jen velmi malý. Obec bez matriky nepřijde o možnost konání svateb, vítání občánků, nepřijde o Czech POINT, ověřování listin, evidenci obyvatel apod. Je nezbytné nastavit takový mechanismus financování, protože stávající model je neefektivní a nespravedlivý. Nebudu tu rozvádět tu disproporci, neodůvodnitelný rozdíl v rámci jednotlivých výší. Ve vašem kraji by se optimalizace podle současného návrhu podotýkám zatím návrhu, upozorňoval jsem dopředu, že ještě přijdou ty diskuse, jak to bude vypadat měla dotknout 11 matrik. Jedná se o ty obce, které jste vyjmenoval. V případech obcí Příšovice, Osečná, Křižany bude Ministerstvo vnitra přehodnocovat rozhodně svůj postoj v závislosti na nově zjištěné skutečnosti. Jak jsem již uvedl, Ministerstvo vnitra oslovilo všechny dotčené obce, krajské úřady, s žádostí o informace, zda v jejich případě nedošlo v poslední době k zásadním změnám, které by mohly mít na rozhodování vliv.

Jedná se opět o diskutovanou podobu návrhu, která je. Opravdu já jako ministr vnitra za současné situace netlačím na to rozhodnutí, spíše mi jde opravdu v rámci odborných diskusí o konsenzus v rámci optimalizace, ale na druhou stranu k zajištění dostatečného výkonu státní správy a nesnižování služeb občanům. Děkuji, pane ministře. Děkuji, pane ministře. Já jsem si vyslechl opakovaně tedy to, co jste skutečně dneska již dvakrát přednášel, nebo předtím to četl i pan premiér, takže v tomto smyslu děkuji. Teď už mi to zůstane v hlavě.

A pane ministře, prosím. Já jenom na to krátce zareaguji.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

To je opravdu hodně málo.

Neměl by být tedy hlavní požadavek na zdravotníky, aby především chodili do práce zdraví a nepřecházeli žádné infekce, než je nutit k očkování? Nemyslíte si však, že nucením k očkování proti vůli personálu se může stát, že ještě o další personál přijdeme?

Jak chcete zaručit zdravotníkům, že očkování bude účinné?